No to je úplně... Kdyby si všichni dělali svoji práci. Všichni.

S další faktickou poznámkou vystoupí pan kolega Vomáčka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Prosím, pane předsedo. Jenom velmi krátce, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já bych moc prosil, abychom tady, na půdě Sněmovny, a teď to říkám ke všem z nás, abychom tak jako a vždycky to opakuji řešme tady věci, které patří sem, na půdu Sněmovny, neřešme věci, které patří na Mariánské náměstí nebo kamkoli jinam. To je jedna věc. Potom velká prosba. Žádný zákon zase to platí pro nás pro všechny žádný návrh zákona nemůžeme psát na základě nějaké jedné kauzy. A třetí poznámka. Prosím, nepracujme s tezí, že každý z nás je prachsprostý podezřelý, ať už udělal cokoli. To potom končí těmi bezbřehými anonymními podáními, která já tedy jednoznačně odmítám. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Vondráček. Děkuji.

My za chvilku dosáhneme stejného časového úseku, jaký jsme prožili pod komunistickou stranou.

Tak to je taky, myslím si, trošku jiné. Já toho taky nejsem fanoušek. Já jsem nikdy žádné trestní oznámení nedal a prostě vyřizování si účtů mezi politickými partnery a hledání důvodu, jak napadnout svého politického konkurenta, to je něco jiného.

Děkuji za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka, pan kolega Michálek. Děkuji za slovo. Ještě jedna faktická poznámka.

Děkuji. Pane ministře, prosím. Jenom stručná reakce na pana poslance Michálka. Já tu odpověď neznám.

Já jenom prostě nepovažuji za správný postup, když svým hlasem držím nějakou mocenskou strukturu, to znamená, radu nějakého města a od ní odvozené podniky.